To, co je nicméně v rukách a co se teď začíná dělat, je, že již dříve, aby bylo jasno, už existuje tzv. institut zvláštního příjemce.

Co se týče těch kontrol. Kontroly probíhají, probíhají velmi intenzivně.

Je to i v tom článku. Já vám také děkuji, paní ministryně. Dámy a pánové pěkný podvečer. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Opálka a připraví se paní poslankyně Aulická. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl připomenout, proč z třetího čtení byl vrácen tento tisk do druhého čtení. Ten problém totiž nastal v tom, že parlament schválil pozměňovací návrh, který dával právo obcím, aby se zapojily do rozhodovacích procesů, jestli s tím příspěvkem či doplatkem na bydlení, čili s kšeftem s chudobou, mají obce co činiti. Vzpomeňte si na reakce, které vznikly v Bohumíně, ale třeba i na dobré příklady, které vznikly v Karviné.

Pak byl střet ve vládě s tím, že se tam doplnilo, že obce se budou vyjadřovat. Ale vyjadřovat, nebo rozhodovat, to není totéž. A to byl ten spor, který vedl k tomu, že budeme hledat řešení. Paní ministryně řekla, že na výboru nezazněl žádný pozměňovací návrh. Já bych to upřesnil asi tak. My jsme diskutovali ve vedení výboru, co s tím, a hledali jsme, jestli je nějaký autoritativní orgán, který rozhodne, jestli Ministerstvo vnitra postupovalo správně a jestli mělo vůbec právo takové rozhodnutí učinit, jestli to není v gesci Ústavního soudu. Byla učiněna určitá domluva, určitý postup, ale bohužel čas nás předběhl. Já jsem myslel, že pan předseda výboru požádá, aby tento tisk ještě nebyl dneska projednáván, ale je vidět, že politická vůle je jiná, takže jsme ve stejné situaci, jak jsme byli minule, a ve třetím čtení budeme ve stejné situaci, jako minule ve třetím čtení. Všichni víme, a nakonec to bylo i ve volebních programech všech politických stran, že je tady obrovský kšeft s chudobou a že tady nedochází k zneužívání sociálních dávek potřebnými, ale zneužívání sociálních dávek majiteli domů a bytů. Čili privátem. Něco se učinilo, ale v podstatě kosmeticky.

Ale co ten návrh zákona o sociálním bydlení v této oblasti říká. Že o tom, co je a co není sociální byt, bude rozhodovat obec. A jestli stanoví, že tento byt bude po určitou dobu v režimu sociálního bydlení, tak Úřad práce, a tady podotýkám, že už v roce 2005 jsem žádal, aby se jmenoval tento úřad Úřad práce a sociálních věcí, když došlo k transformaci, tak ten Úřad práce potom vyplatí ty dávky. Jestli budou dvě, nebo jedna, nebo jedna z těch dvou, to už bude věcí zákona. Takže nechápu, proč se tak bráníme tomu, aby obce měly v té rozhodovací činnosti velkou pravomoc, když nakonec v tom novém připravovaném řešení jim tu pravomoc stejně dáváme. Tak to jenom abychom si připomněli, proč se znovu tímto problémem zabýváme. Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Hana Aulická.

Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adamová.